Sedí tady paní ministryně Dostálová. Víte, že vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Mám dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Munzar, poté se připraví pan poslanec Skopeček. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Co se týká té salámové metody, paní ministryně, tak to mě překvapuje, protože takhle můžeme označit všechno.

Tak argumentovat tímto a vlastně fakticky způsobit to, že daň místo toho, kdo získá peníze z prodeje nemovitosti, platí ten, kdo si to jde koupit a musí si na to vydělat, tak to opravdu potvrzuje ta slova, která jsem tady říkal ve svém projevu, že současné vedení Ministerstva financí přistupuje ke státnímu rozpočtu nikoli z hlediska fiskální politiky, nikoli z hlediska potřeb obyvatel a životní úrovně, ale pouze a jedině z účetního hlediska. Děkuji za slovo. Já si také myslím, že rozpočet se porcovat nemá. To bylo porcování rozpočtu. Ve chvíli, kdy můžete zlevnit bydlení nedostupné dnes stále větší skupině lidí, tak si radši ty peníze necháte, abyste mohli zase příště přijít s nějakým jiným porcováním rozpočtu na výdajové straně proto, abyste získali další volební hlasy. Takže prosím používejme argumenty fér. Zkrátka je to jednoduché, vážení kolegové. Dneska máte šanci v bytové krizi s cenami bytů, které vyhnala bytová krize neúměrně nahoru, tak máte alespoň dílčím způsobem šanci lidem ulevit a bydlení jim zpřístupnit. Buď se zachováte tak, že jim ho zpřístupníte, nebo říkáte, že dneska nemají lidé nárok si vlastní bydlení pořídit. To je celé. Děkuji.

Děkuji. Prosím.

13,5 miliardy, to jsou peníze, které přicházejí do rozpočtu od lidí, které si tyto peníze vydělali, řádně vydělali, řádně je zdanili, rozhodli se, že si koupí vlastní bydlení místo toho, aby je utratili za něco jiného, možná méně prospěšného, a my si tyto peníze od nich vezmeme do státního rozpočtu. Musím tady také trvat na tom, že jediný důvod, proč se tato daň vybírá, je příjem do státního rozpočtu. Jiný důvod to nemá. A argument typu, že je potřeba financovat katastrální úřady, to prakticky tady bylo také řečeno, myslím, že paní poslankyně Kovářová to tady řekla, nebo pan poslanec Munzar vaším prostřednictvím, oba dva tady zmínili, že poplatky za zápis do katastru, to je ta finanční částka, která má hradit provoz katastrálních úřadů.

Je to sice zčásti pravda, ale 4 % prostě to bydlení zdražují.

Tady máte jedinečnou šanci.

Také děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Není. V tom případě přistoupíme k hlasování podle paragrafu... Odhlásím vás. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.